Dlužím vám ještě jednu doplňkovou informaci. Ty předchozí dva body je to volba tajná dvoukolová, to znamená, pokud by nebylo dosaženo potřebného počtu hlasů, postupujeme pak do druhého kola a to by, předpokládám, proběhlo v tom posledním červnovém týdnu. Tady je to malinko jiné. Je to volba tajná, ale jednokolová, protože Sněmovna svým hlasováním pouze potvrzuje, přijímá nebo nepřijímá návrhy, které dostáváme od prezidenta NKÚ pana Kaly.

Bohužel ty předchozí volby nebyly úspěšné. A já se pouze omezím na konstatování, že pan prezident Kala nám dodal, mohu říci, staronové návrhy na ta dvě neobsazená místa. Nyní prosím, pane předsedající, abyste i zde otevřel rozpravu. A připomínám, i tady musíme hlasovat o návrhu na tajnou volbu. Hlásí se předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Nechci zdržovat, ale alespoň několik slov mi dovolte. V těch prvních dvou volbách nebyl úspěšný a Sněmovna tuto nominaci odmítla.

Byl předsedou auditního výboru Europolu. Byl předsedou auditního výboru Účetního dvora. Tak jen prosím, abyste zvážili případnou podporu tomuto kandidátovi. Děkuji panu poslanci Romanu Sklenákovi. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím. Rozpravu končím.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Přerušuji bod 356.